Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane předsedající. Tady je opět vidět, jak je politická paměť velice krátká.

Tak nepoučujte tady, že by zodpovědná vláda měla v době růstu vykazovat přebytkové rozpočty.

Mě ta vaše diskuse a rozprava velmi zaujala, takže jsem se chtěl zeptat. Pan poslanec Skopeček říkal, že ta vláda nemohla být normální nebo zodpovědná, pokud se pamatuji. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ta vláda Mirka Topolánka byla nenormální nebo nezodpovědná. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura také s faktickou poznámkou. První vláda nezískala důvěru, vládla v demisi, druhá získala důvěru a byla normální i s mandátem v Poslanecké sněmovně. Já myslím, že pan poslanec Volný, když si vezme nějakou tabulku, tak by měl říct všechny souvislosti. Jako on by řekl všechno. Rok 2006.

Samozřejmě že ne. Samozřejmě že to víte. Byly nutné legislativní změny, které byly prosazeny v roce 2007. Podívejte se. Tak buď tomu nerozumíte, nebo úmyslně klamete tady kolegyně a kolegy. A jakou to má souvislost s tím, co projednáváme? Žádnou.